Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 24. schůzi a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy přijaté zemědělským výborem se týkají zejména rozšíření podpor vlastníků lesů, zpřesnění některých dalších ustanovení zákona jako nemožnosti zcizení státních lesů nebo jen za podmínek zákonem uvedených. Dále je to vstup do lesa včetně úpravy odpovědnosti za škodu na majetku, zdraví nebo životě, provádění mýtní úmyslné těžby v lesních porostech lesa vysokého, mladšího než 80 let, nebo lesa nízkého, středního, mladšího 20 let, zpřesnění povinnosti odborného lesního hospodáře včetně sankcí za neplnění těchto povinností, povolení malých vodních staveb drobných. To znamená je to odpuštění poplatků za odnětí. Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny projednal na své 19. schůzi návrh zákona a přijal pozměňovací návrhy týkající se zejména nemožnosti zcizení státních lesů nebo jen za podmínek zákonem uvedených a zpřesnění povinností odborného lesního hospodáře včetně sankce za neplnění těchto povinností. Tyto pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele a přispějí ke zkvalitnění návrhu, a proto s nimi souhlasíme. Co se týká dalších pozměňovacích návrhů, zejména na výboru pro životní prostředí, které se týkají zejména přednostního provádění, respektive povinnosti neprovádět těžbu nahodilou, prodloužení lhůty pro zalesňování holin, dále povinnosti Ministerstva zemědělství poskytovat inspekci pro výkony její dozorové činnosti data schválených plánů, s těmito pozměňovacími návrhy nesouhlasíme, neboť nejsou v souladu s koncepcí vládního návrhu a případná změna dočtených ustanovení lesního zákona by měla být ve snaze nalézt komplexnější řešení podrobena další, širší odborné diskuzi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru a zároveň zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Karel Tureček a informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl informovat, že zemědělský výbor jako garanční výbor tento návrh lesního zákona projednal 12. června a přijal k němu usnesení výboru, které vám je k dispozici jako sněmovní tisk číslo 408/3, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona schválit s přijatými pozměňovacími návrhy. Ty pozměňovací návrhy zazněly už v úvodním slovu pana ministra, tak bych se odvolal jenom na toto úvodní slovo. Děkuji. Takže jako první má slovo paní poslankyně Pekarová, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Paní poslankyně, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

To je ekvivalent jedné vytěžené plochy o velikosti minimálně jednoho fotbalového hřiště každé tři minuty nepřetržitě po celý rok.

Tím umožnila ve většině našich lesů nadále vysazovat převážně smrky, a to i na zcela nevhodných stanovištích. Vzhledem k postupujícím klimatickým změnám je zapotřebí řešit tento problém zásadnější změnou.

Který zpřesňuje obecnou povinnost vlastníka obnovovat les dřevinami ekologicky a klimaticky vhodnými. Tento termín uvolňuje a rozšiřuje možnosti vlastníka zvolit odpovídající dřeviny. Přitom je přesnější a lépe vyjadřuje, co se od pěstování lesa očekává, a to i s ohledem na probíhající změny klimatu.

Majoritní uplatnění holosečných způsobů hospodaření je v rozporu s přirozeným vývojem středoevropských lesů, neboť plošné rozpady lesa byly pouze více či méně častým vybočením z vývojového cyklu probíhajícího převážně pod mateřskými porosty. Holosečné způsoby hospodaření nevytvářejí předpoklady pro zdárný vývoj stinných dřevin, zejména jedle a buku, které vyžadují v mládí růst v zástinu.

Zejména při uplatnění vysokého podílu umělé obnovy deformují genofond populací lesních dřevin.

Další pozměňovací návrh, pod sněmovním dokumentem číslo 3115, prodlužuje lhůty k zalesnění a zajištění porostů, které přinese významné ekonomické úspory, protože umožní většímu podílu porostů vzniknutí přirozeného zmlazení.

Stávající znění zákona o lesích formuje absolutní povinnost zasahovat proti škůdcům.

Nedávno schválená novela lesního zákona se snažila problém řešit, ale zmocnění k vydání opatření obecné povahy Ministerstvu zemědělství se ukazuje jako nedostatečný prostředek, protože není dostatečně vyjasněna zodpovědnost ministerstva. Spolu se zněním zákona nadále dostává vlastníky do neřešitelné situace, kdy jim hrozí postihy sankcemi ze strany státní správy za porušení zákona, který nemohou naplnit, případně je nezamýšleným důsledkem nutí například k plošnému použití jedovatých chemických postřiků, jejichž důsledky mohou být horší než působení kůrovce.